Nyní hlasujeme o ustavení ústavněprávního výboru, počet 19 členů. Zahajuji hlasování. Kdo je proti tomuto návrhu?

I přesto byl tento výbor ustaven. Dál prosím. Tak, už jsme v polovině. Další v pořadí je výbor pro obranu, který má 15 členů. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

I výbor pro obranu byl ustaven. Nyní ustavíme výbor pro bezpečnost, který má navržený počet členů 15.

I výbor pro bezpečnost byl ustaven. Nyní ustavíme výbor pro sociální politiku. Ten má navržených 21 členů.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Prosím, pane předsedo.

I tento výbor byl ustaven. Podle návrhu by měl mít 21 členů.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Stejný počet, tedy 21 členů, má také výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento výbor byl také ustaven. Prosím, pane předsedo. O něco menší je výbor pro životní prostředí 15 členů. Pardon, omlouvám se. Prohlašuji toto hlasování za zmatečné. Moje chyba, omlouvám se. Teď odsouhlasíme pouze 14 členů výboru pro životní prostředí, protože pan ministr Podivínský ze zákona nemůže být členem, takže hlasujeme o seznamu bez Tomáše Podivínského z KDUČSL. Znovu připomenu, to jméno ze strany klubu bude navrženo na příští schůzi formou změny v orgánech Sněmovny. Rozumím tomu. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

I tento výbor byl ustaven. Jsme skoro ve finále. Na pořadu je zahraniční výbor, má navržených 15 členů.

Jako poslední je k vašemu schválení připraven zemědělský výbor o počtu 19 členů. Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku.

Zemědělský výbor byl ustaven. Já bezezbytku souhlasím. Kolegyně a kolegové, děkuji vám za dostatek zdravého rozumu. Také děkuji. Končím projednávání bodu číslo 4.